A zase jsme pouze o tom, že tady se vytáhne určitý problém, který bude dle mého názoru minimální v tom klasickém vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem, a bude to menšina, která tady bude chtít určitou jinou výpomoc oproti stávajícímu stavu. Uvedu příklad, a proto jsem také vystoupil. Dostal jsem informaci ze svého mateřského města.

Nejnovější nákupní centrum odmítlo.

To je stav, který probíhá.

Děkuji.

Děkuji všem. Jen krátce. Proč ne ten senátní návrh?

A co řeší senátní návrh?

Takže pronajímatel je v pořádku. To mu bude řešit až to vládní usnesení, které umožní rozložit mezi pronajímatele, nájemníka a stát to riziko, které tam je, formou přímého příspěvku.

My máme snahu alespoň na určitou dobu pokrýt riziko těch nejmenších, mezitím přijít s tím řešením, které jsme navrhli. Podle nás je to efektivní řešení. Pane senátore, máte slovo. Děkuji za slovo. Budu reagovat na situaci, proč jiným nedáváme záruku. Pokud my zákonem někomu ukládáme povinnost strpět neplacení, tak proč bychom jim nedali záruku? Pokud bychom to dělali dalším skupinám, určitě by bylo namístě o té záruce uvažovat.